Já ještě k tomu, co tady zaznělo od paní ministryně. Chápu, že finance na sociální služby se pořád navyšují, ale my si musíme také uvědomit, že se navyšují počty klientů a navyšují se počty služeb.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Chtěla bych v úvodu poděkovat panu Kaňkovskému, že přišel s tímto návrhem, aby byl tento bod zařazen. Přesto bych se ráda v úvodu vrátila trochu do roku 2017, kdy se schvaloval rozpočet na rok 2018, kdy v původním návrhu rozpočtu bylo, že kraje obdrží pro poskytovatele sociálních služeb, budu hovořit zhruba, 12 mld. korun. Byla řada pozměňovacích návrhů, jeden z nich, a ten se prosadil, paní Aulické, je, že došlo k navýšení o 3 mld. korun.

Dnes tady zaznělo z úst paní ministryně, nevím, jestli jsem to dobře slyšela, že spolupodíl krajů je jedna desetina.

prosince bylo jednání vlády a na této vládě se předložil materiál, který nešel do připomínkového řízení a ke kterému se kraje nemohly v žádném případě vyjádřit.

Musíme si ujasnit výpadek evropských zdrojů na preventivní služby. Řada krajů říká, že bude několik měsíců, které budou muset financovat ze svých rozpočtů, dokud nebude znovu schválena žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Paní ministryně tady dnes řekla, že lze projekty i prodloužit. Takže to je věc, kterou si nějakým způsobem musíme ujasnit.

Byli bychom velmi rádi, kdybyste to přehodnotila, paní ministryně, a na jednání Rady Asociace krajů přijela. Děkuji vám za pozornost.